A nyní již avizovaná paní poslankyně Anna Putnová do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Petr Kořenek a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Děkuji.

Děkuji. Děkuji velmi plodnému panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Raisovi. Paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Nicméně bych ráda pro stenozáznam upřesnila konkrétní změny.